Tento případ, konkrétní případ v národních parcích, se budu snažit řešit v novele zákona číslo 114, který je teď ve Sněmovně, to znamená zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se tato možnost naskýtá.

Já děkuji, pane poslanče. Ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Zahradníka. Vážená paní předsedají, děkuji za slovo. Pan kolega zmínil provoz motorových zařízení v národních parcích Šumava.

Výbor pro životní prostředí pořádá 5. listopadu tohoto roku zde ve Sněmovně v místnosti 205 seminář, kde také mimo jiné další referenty vystoupí právě představitel této aktivity provozující tato elektrická kola.

S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Také ne. Otevírám podrobnou rozpravu a do ní mám prvního přihlášeného pana poslance Junka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Takže já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 2802. Prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, připraví se pan poslanec Kolovratník.

Děkuji. Kolegyně, kolegové, já se hlásím ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům.

Já děkuji. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, respektive dvěma, který mám pod číslem 2797.

A zákon jedině může ukládat lidem povinnosti. Já děkuji. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Prosím v bodě 24, kde do § 60a doplňuji odstavec 7.

Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Čiháka, připraví se pan poslanec Novotný. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 2964. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Berkovec a po něm pan poslanec Kudela. Prosím, máte slovo.

Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Berkovce, připraví se pan poslanec Kudela. Pan Kudela stahuje svoji přihlášku do podrobné rozpravy. Výborně, máte slovo.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, se kterým jsem vystoupil a odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu.